Takže jenom avizuji, že to budou celkem čtyři interpelace, každá po maximálně dvou minutách. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený pane premiére, minulé interpelace jsem tady ze zdravotních důvodů nebyl a vy jste po mně toužil, takže nyní tedy je situace diametrálně odlišná. Já po vás toužím a vy tady nejste. Ta se týká koncesionářských poplatků, protože vláda a Ministerstvo kultury si pohrává s jakýmsi navýšením koncesionářských poplatků za Českou televizi a za Český rozhlas. Dále jsou ve hře i varianty, že by se tedy platil z chytrých mobilních telefonů ten koncesionářský poplatek, popřípadě z tabletů a z počítače.

Ale je tam zcela odlišná strategie vysílání pořadů na veřejnoprávním programu, protože v případě, že se vysílá jaksi licencovaný film, tedy zahraniční, a není z produkce České televize, tak vy na internetovém vysílání vysíláte jakousi reklamu. Takže jak chcete vybírat koncesionářské poplatky za něco, co není plnohodnotné, to internetové vysílání? Myslím si, že co se týká autorských práv, to byste si měli jednak tedy dořešit, ale hlavně byste chtěli ještě to zvýšit o nějakou inflační doložku, tedy že každý rok by se koncesionářský poplatek zvedal. Tak prosím o odpověď tady na ty otázky. To byla vaše první interpelace. Bude na ni odpovězeno písemně do 30 dnů a prosím, můžete přistoupit k té druhé. Má druhá interpelace, pane premiére, se bude týkat konkrétně ceny dálničních známek. Zejména by mě tedy zajímala cena jednodenní známky, protože v případě, že jsem si to propočítal, vydělil jsem si tu cenu zvýšenou, 2 200 korun a vydělil jsem si to 365 dny, tak mi to vyšlo na nějakých 360 (?). Právě proto mě překvapila cena jednodenní dálniční známky, že bude 200 korun a cena desetidenní známky bude 270 korun. Z mého pohledu se tedy jedná o zdanění lidí, kteří pojedou třeba jenom jednou v roce, například k lékaři a podobně. Samozřejmě že v tom mohou být i turisté, kteří tedy spíše podle mého názoru použijí tu desetidenní známku, když k nám pojedou na dovolenou, protože ta bude pro ně daleko výhodnější, protože je jenom o 70 korun dražší.

Děkuji znovu za slovo. Má třetí interpelace se bude zabývat zákazem topidel na tuhá paliva od roku 2025.

Ale vaše vláda, když byla v předsednictví Evropské unie, tak samozřejmě čím hůře mně to připadá jste to vyjednali, tím lépe.

Kde na to ti lidé mají podle vás tedy vzít? Takže se vás ptám, zda tedy jste schopni ještě nyní vyjednat nějakou výjimku, anebo jestli opravdu čeští občané budou takovýmto způsobem postiženi. Opět děkuji za přednesení vaší interpelace, jakož i za dodržení časového rámce. A nyní přistoupíme k vaší poslední interpelaci.

Co se týká situace na Ministerstvu obrany, zejména personální politiky, ta je bohužel, jak se dozvídám od kolegů z výboru pro obranu, poměrně tristní. Na dnešní jednání výboru pro obranu paní ministryně ani nepřišla a nepřišel tam ani nikdo ji zastoupit z Ministerstva obrany. A co se týká personální politiky, bohužel musím konstatovat, že lidé, kteří byli erudovaní, byli zkušení, byli ze svých pozic odejiti a jsou nahrazeni mnohdy i pouze lidmi, kteří jsou jenom loajální. Takže mě by zajímalo, jaká situace na Ministerstvu obrany je, zda o tom máte nějaké informace a zda víte příčiny, proč chtěl pan náčelník generálního štábu Řehka rezignovat. Další podotázka směřuje k podpisu smlouvy o nákupu bojových vozidel pěchoty, protože tam je mnoho otazníků. Normální stát to udělá tak, že se napřed dohodne s dodavatelem finálním, podepíše smlouvu o subdodávkách a teprve potom podepisuje finální smlouvu. Tady se udělalo všechno opačně, a navíc po podpisu smlouvy s dodavatelem bojových transportérů bohužel se ještě podepsala takzvaná inflační doložka, takže to budou jenom peníze daňových poplatníků navíc. A co se stane nyní? Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány veškeré přihlášky na předsedu vlády, takže nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Děkuji moc za slovo. Vážený pane ministře, odborné veřejnosti byla nedávno představena vaše koncepce nového zákona o podpoře rodin. Má dojít k radikální změně systému.